Já nejsem skutečně příznivcem toho, že se lidé ze svých platů, ze svých daní skládají na soukromý byznys. To není skutečně správná cesta. Samozřejmě v tom sektoru zemědělství, který je evropsky velmi předotovaný, to pravděpodobně jinak nejde, že ty přímé dotace tam nějakým způsobem jsou nutné v nějaké míře. Ale budu velmi rád, když na základě toho dokumentu vznikne nějaký společný návrh, jak ty přímé dotace, národní dotace omezit, snížit a nastavit je skutečně efektivněji. Takže já budu velmi rád, když tento materiál k tomu využijeme a tu debatu k tomu povedeme. Také děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Prosím pěkně, opět si nepleťme pojmy.

To nemá nic společného s drobnými střadateli, to se jedná opravdu už o vyšší střední třídu a majetné lidi. A chci k tomu dodat jenom jedno. Možná ten úmysl byl dobrý, ale vůbec se nepovedl.

Dobrý podvečer. Pane ministře, prosím. Já chci vlastně vystoupit k témuž.

No není tam limit, co se týče výše úročení, ať si rozumíme. My máme, protože takzvaně výhodné pro stát, pro ty sousedy, kteří to platí, je to čtyřikrát dražší než v té City!

Já jsem jenom říkal, že kdybychom takhle financovali celý státní dluh, tak letos za úroky dáme 450 miliard korun!

Myšlenka dobrá, fakt. Tím, že tam není ten strop na ten úrok, na výši toho úroku, velmi špatný výsledek. My jsme v lednu dali 12 miliard za těch 80 miliard dluhů, 12 miliard. Děkuji.

Naučte se čerpat evropské fondy. Ano? My jsme dali 26 miliard do navýšení kapacit mateřských škol a základních škol a tak dále.

A máte na to málo času. Takže asi tak. Děkuju. Já děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom chci tady na pana poslance Kučeru ve své podstatě reagovat. Ta TOPka je posedlá panem Babišem, to je úplně vidět. On to pan Babiš tady prostřednictvím vás už zmiňoval: Včera do našeho domova pro seniory přivezla Armáda České republiky dvě velké krabice.

Děkuju za slovo.

Není pravda, že tady nejsem, jsem tady.